Pan premiér je omluven řádně z pracovních důvodů do půl dvanácté.

Vždyť v podstatě není vůbec vidět.

Teď potřebuje řešit, aby lidé měli, aby lidé se vypořádali s tím extrémním zdražováním, které tady přichází.

Dokonce jsem tady slyšel, že vláda, vládní koalice, vládní poslanci chtějí omezit u takto závažného návrhu, kde vy chcete omezovat na ústavních právech i voliče SPD a další, v podstatě celou republiku, tak vy chcete omezit řečnickou dobu na pět minut. Na pět minut. Vy chcete umlčet dokonce politické a názorové oponenty, totalitně zcela, chcete dokonce nás umlčet tak, aby poslanci z opozice mohli mluvit pouhých pět minut.

Ani dvakrát patnáct minut jim nedáme!

Umlčet tady 92 poslanců, kteří jsou z opozice, který volilo přes dva miliony občanů České republiky, tak vy je chcete prostě umlčet.

Vy jste proti svobodě.

Tady to řekl na tento mikrofon.